Nicméně opět vláda ten návrh předložila špatně.

A my už jsme tam vložili pozměňovací návrh, naše poslankyně Šafránková, abychom tuto diskriminaci odstranili, abychom mohli podpořit udržení pracovních míst pro všechny pracující občany.

Samozřejmě, že tady taky jako podpůrné opatření, které vláda bohužel odmítá, a je to opět z pera SPD, nám tady leží zákon na zvýšení slevy na poplatníka, to znamená, zvýšení té odečitatelné položky pro všechny pracující občany.

Pro nás jsou naopak slušní lidé na první místě a také ti pracující.

Ale to vláda bohužel nedělá. A taky víme proč. A víme také, proč vláda ta statistická data vlastně nemá, ta, o kterých jsem hovořil, protože dodnes neví, kolik lidí skutečně zemřelo na COVID19, a neví to z prostého důvodu, protože se nedělají pitvy zemřelých.

Jde o celkové šíření strachu a paniky z nemoci, u níž si odpovědní lidé ve vládě nedali tu práci, aby nám analyzovali, zda se máme či nemáme bát. Jen pokud známe skutečná ohrožení, můžeme přece rozhodovat, jaká opatření jsou přiměřená a nezbytně nutná.

Další téma jsou neustálé pokusy omezovat péči pro pacienty s jinými chorobami než covid.

Protože jak víme, a už to potvrdilo i mnoho odborníků, počet pozitivně testovaných ještě neznamená počet nemocných.

Není opravdu možné takto si zahrávat, takto jednoduše si zahrávat s životy deseti milionů našich občanů.

Podle dostupných informací jsou statistiky zemřelých na covid fakticky falšované, neboť zemřelí lidé ve skutečnosti skonali na úplně jiné nemoci, pouze byli v nějakém čase covid pozitivní.

Přesto byli zařazeni do statistiky jako zemřelí na COVID19.

Tedy ne u všech dvaceti sedmi, jak by se dalo čekat v době údajné pandemie, která ochromila chod celé země.

Přesto jsou vedeni ve statistice zemřeli na koronavirus.

Přičemž opět nevíme, kolik je nemocných skutečně jen na covid a kolik má jinou závažnou chorobu a jsou pouze na covid pozitivní.

Znova říkám, nikoliv pozitivních, ale skutečně nemocných.